Samozřejmě jsem schopna doplnit i grafy s čísly, nechci vás už unavovat, o kolik vzrostly příjmy krajů, měst a obcí.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Paní ministryně financí, jak jste přišla na výraz dodatečné dofinancování? To není žádné dodatečné dofinancování, to je dofinancování dluhu, který tam jako stát vůči těmto službám máme.

Děkuji.

Nicméně teď mi dovolte ještě poznámku na paní ministryni financí.

To stejné náklady na platy a mzdy také rostou.

O kolik rostou rozpočty ministerstev?

Přesto na sociální služby ta část nebyla adekvátní vůči příslibu, který dal premiér a vláda. Takže to jsou argumenty...

Ale dávat tady tato čísla, takto jednostranně je interpretovat, je prostě neprofesionální a neférové. Děkuji.

První paní ministryně. Děkuji, pane předsedající.

Nad rámec těchto prostředků a nečekaně hned po nástupu do funkce jsem z operačního programu Zaměstnanost realokovala 1,5 mld. na individuální projekty. Ale jsem připravena o všech těchto věcech jednat.

Také děkuji. A nyní prosím pana zpravodaje o jeho závěrečné slovo.

Jak se ukázalo, vystoupili zástupci většiny poslaneckých klubů ve Sněmovně. Vážím si toho, že diskuse byla veskrze věcná a že se týkala skutečně tématu dofinancování sociálních služeb.

Pak ji ještě okomentuji. Jenom krátce k některým vystoupením.

Oni skutečně potřebují mít svoji perspektivu na celý kalendářní rok.

My to tady neděláme kvůli zaměstnancům, kvůli těm to děláme proto, abychom měli tu péči a samozřejmě, aby se cítili ve své práci komfortně, nicméně vždycky na konci řetězu je ten klient. A pokud to chceme klientům umožnit, tak potřebujeme motivované a dobře zaplacené pracovníky v sociálních službách.

Poté bych se ještě rád zmínil ohledně financování zdravotní péče v sociálních službách. Samozřejmě souhlasím s tím, že v posledních letech došlo k výraznému navýšení plateb na zdravotní péči v sociálních službách, a to jak v těch terénních, tak v těch pobytových.

Populace nám skutečně nejenom stárne, ale setkáváme se stále častěji s pacienty, klienty, kteří mají polymorbiditu, kteří jsou skutečně postiženi řadou chorob.